Daň z nabytí nemovitosti v případě běžného občana fakticky daní už zdaněné peníze, za které si kupuje nemovitost.

To je ta realita tohoto návrhu.

Ministerstvo financí pro platbu daní totiž uznává jen cenu zjištěnou neboli administrativní, kterou určují tabulky v tzv. oceňovací vyhlášce.

Takže jde na to vláda sofistikovaně, paní ministryně za hnutí ANO, ale lidé to vidí, a proto to tady vysvětluji. Já si myslím opak.

A nechci tady slyšet, že nám to Evropská unie neumožňuje. To jen ukazuje na nesmyslné předpisy Evropské unie. A proč tady říkám o té jedné jediné dani, aby tady zase nikdo nechodil s tím, že je to nesmysl a že je potřeba mít víc daní?

Každý člověk by měl vědět, že kdybychom chtěli zachovat stávající příjmy státního rozpočtu, byla by ta faktická jedna daň někde na úrovni 60 a více procent. A stát toto břemeno stále zvyšuje, bez ohledu na vlády. Takže já znovu vyzývám k tomu, aby vláda přestala dělat to, že jenom buď zadlužuje zemi, nebo zvyšuje daně. Ale znovu tady říkám návrh SPD, abychom také škrtli nepotřebné výdaje v rozpočtu. Já znovu zopakuji, o co tady jde.

Já nevím, proč to vláda nechce udělat.

Ale co to je za výmluvy? Přece to jsou další důvody, proč tam nebýt.

Leží tady také náš návrh zákona, který ukončuje zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Další peníze tady leží.

Takže to je potřeba si říct, jak to bylo ve skutečnosti.

Děkuji za pozornost.